Dobře. Takže pan poslanec Holík. Souhlasíte, aby pan kolega Holík byl zpravodajem pro první čtení?

Děkuji vám.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Česká republika je členským státem úmluvy už od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. Členské státy COTIF, které jsou současně členy Evropské unie, tak musely na základě Smlouvy o fungování EU dát přednost právu evropskému, a proto byly nuceny učinit výhradu k aplikaci některých částí úmluvy. V roce 2009 proto byla přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Hezký dobrý večer. Děkuji panu ministrovi dopravy. A nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Jedná se o první čtení a prosím, aby tento tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Děkuji vám za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu.